Takže to na doplnění toho mého dopoledního expozé.

S faktickou poznámkou je přihlášen pan poslanec Jiří Bláha. Prosím, máte slovo. Vážené kolegyně, kolegové, já se chci pozastavit nad jednou věcí, která tady neustále zaznívá.

Na investice třeba nezbude vůbec nic, protože bude více potřeba do sociální politiky nebo do jiných záležitostí. Ale co bych chtěl říct především.

Takže je potřeba se zamyslet, co tady hodnotíte. A pokud chcete hodnotit, tak opravdu přestaňte přehazovat miliardy vidlemi, když nikdo z vás není schopen určit, co vlastně bude nutné udělat. Děkuji. Nejprve pan poslanec Radek Koten. Prosím, pane poslanče, máte slovo. Dobrý den, dámy a pánové, vážený pane předsedající. Nedá mi to a musím reagovat tady na své předřečníky, a to z jednoho prostého důvodu. Takto vysoký schodek státního rozpočtu skutečně Česká republika nepamatuje a já mám k tomu jenom jednu takovou poznámku. Budu velice krátký. My si tady hodláme udělat schodek zhruba v objemu takové dostavby jaderné elektrárny Dukovany nebo takové jedné dostavby jaderné elektrárny Temelín. No, jsem zvědav, z jakých prostředků tedy budeme provozovat a dostavovat tyto dvě elektrárny. Děkuji za pozornost. Následuje faktická poznámka pana poslance Jiřího Dolejše. Prosím, máte slovo. Děkuji. Ve vší stručnosti.

Ale hlavně si všimněte, že ta státotvornost naše, ta kritická státotvornost míří k výsledku, k pozitivnímu výsledku. Já myslím, že samotná vláda se zamyslela sama nad sebou, pokud k tomu bílému papíru, který vůbec nespecifikoval položky, se pokusila ty položky sepsat.

Pokud máme skutečně udržet pozici jádra v českém energetickém mixu, tak to zřejmě nepůjde i bez státem zajištěných levných peněz, čili také dluhopisy. Ale to je věc trošičku jiná, ta se už týká toho strategického rámce a samozřejmě i ceny peněz dluhové služby, a za jaké peníze vůbec tyto peníze pomocí státních dluhopisů v té chvíli budeme schopni vytvořit. Děkuji. Máte slovo, pane poslanče. Děkuji, pane předsedající. Dobrý den, kolegyně a kolegové. Já bych vám na margo té diskuze, která tady proběhla mezi panem poslancem Bláhou a panem poslancem Dolejšem, vaším prostřednictvím, přečetl dvě věty z hodnocení Nejvyššího kontrolního úřadu k hospodaření státu za rok 2018: Státní rozpočet je na případnou recesi připraven ještě hůře, než tomu bylo před deseti lety. Dokonce i mírné ekonomické oslabení může u takto nastavených rozpočtů způsobit vysoké schodky. To řekl Nejvyšší kontrolní úřad před dvěma lety.

A za ty deficitní rozpočty a za ty vysoké deficity z mého pohledu vláda spíše schovává to, že v minulých letech nehospodařila efektivně s prostředky daňových poplatníků. A bohužel na základě, na margo toho jejího hospodaření, které takto popsal Nejvyšší kontrolní úřad, my dnes musíme nebo nemusíme. Vláda chce skokově zvýšit deficit a skokově zadlužení našich daňových poplatníků. Děkuji za pozornost. Na řadě je faktická poznámka pana poslance Stanislava Blahy. Prosím, máte slovo. Děkuji, pane předsedající. Vážený pane kolego prostřednictvím pana předsedajícího, to, co jste řekl, to přesně vystihuje tu podstatu. My to nějak prostě utratíme. Učíme se tady novým kouskům. A já si myslím, že tak jak jste to tady řekl, že by bylo špatně, kdyby opozice věděla, na co ty peníze konkrétně budou použity, tak já si myslím, že ve chvíli, kdyby naopak vláda věděla, na co je použít chce, tak by předstoupila před tuto Poslaneckou sněmovnu a požádala by ji o schválení tady těchto výdajů. A v reakci na pana poslance Dolejše, opět prostřednictvím pana předsedajícího. Pane kolego, já si myslím, že tato vláda má od prvého počátku přesně definovanou většinu. Vy jste ji podporovali od prvopočátku, tak tady nehrajte toto divadlo.

A pak samozřejmě my hlasujeme především o těch bodech, které jsou součástí našeho tolerančního patentu. Je pochopitelné, že když chceme něco prosadit, tak to musíme i zaplatit, tudíž věnujeme velkou pozornost rozpočtu.

Rovnou jsme říkali, že ta rozpočtová filozofie, která se za těmito rozpočty skrývá, není naší filozofií. Takže myslím si, že tyto výhrady jsou poněkud liché. A mysleme spíš na tu budoucnost. To znamená, že otevřeme konečně tedy debatu o těch rozpočtových strategiích. Děkuji. Nyní s přednostním právem vystoupí pan předseda Zbyněk Stanjura. Prosím, máte slovo.

A vaše neúčast na projednávání tomu nasvědčuje, že mám pravdu, že to není zákon roku, že jsou mnohdy důležitější zákony.

A paní ministryně tady na začátku řekla, že mimořádná situace vyžaduje mimořádné prostředky.